Druhá poznámka směřuje k tomu, že snad ti, kteří přece jenom poslouchali diskusi, pochopili, že tento návrh zákona není útokem na chovatelství české či jiné.

Třetí poznámka směřuje k tomu, že předkladatelé tady snad demonstrovali, že je vůle vypořádat se s tím, aby nebyl dopad na konkrétní, byť z národohospodářského hlediska marginální, ale přesto byznys. Ctíme podnikání.

Myslím si, že to opravdu není problém byznysu a svobody byznysu, je to problém etický a také etologický, proto se tady také četlo vyjádření biologů, kteří v oblasti etologie šelem jsou nepochybně experty a kapacitami. Pokud je tedy rozhodující si ujasnit etologický rozměr, já si myslím, že by bylo možná rozumné přehodnotit to, zda má být garančním výborem výbor zemědělský, a navrhuji tedy, aby garančním výborem byl výbor pro životní prostředí. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Etické jistě mají být podmínky, za kterých jsou tato zvířata chována.

Otázkou je však, čeho chceme tímto zákazem chovu v České republice dosáhnout.

Problémy vyplývají i ze samotného znění zákona.

Některé pravidelné rušitele tohoto jednání asi budu jmenovat. A myslím to úplně vážně. Doufám, že tady bude chvilku klidu a pan zpravodaj bude moci dokončit své vystoupení.

I když se to pro někoho nezdá, tak jsou to rodinné farmy, takže to určitě nebudou desítky milionů korun, ale statisíce, které do toho byli nuceni dát. Ministerstvo zemědělství má přijmout vyhlášku, podle které se nemusí ztráty kompenzovat, aniž by zákon stanovil nezbytná kritéria meze pro takovouto prováděcí novotvorbu.

V praxi to znamená povinnost zaslat Komisi předpis ještě ve formě návrhu ve stavu, kdy v něm mohou být provedeny podstatné změny, pokud Komise nebo členské státy doručí k návrhu připomínky.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji.